Děkuji. Pokračujeme v rozpravě a další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Zuzana Ožanová. Máte slovo, paní poslankyně. Pane předsedající, zbývající kolegyně, zbývající kolegové, páni ministři, já jsem se přihlásila do rozpravy a nemám připraven text. Jenom bych chtěla podotknout, že v rámci projednávání stavebního zákona jsme se dotkli jedné zajímavé otázky, a já bych požádala, zda by se kolegové ministři mohli touto otázkou i blíže v budoucnu zabývat, a to je propojení výkonu státní správy se samosprávami. Kdysi se v devadesátých letech spojil tento model a za mě je to dost nešťastné, protože pod radnicemi, které potom mohou ovlivňovat, například tím, kde umístí úředníky, výši jejich platu, jejich počtem, mohou ovlivňovat samosprávy, přenesený výkon působnosti, tedy státní správu. K tomuto došlo v mnoha oblastech. Tady právě projednáváme jednu z věcí, kde byla snaha určitým způsobem zviditelnit také to, že se nejedná o samosprávnou působnost. Vážené dámy, vážení pánové, stavební úřady, do toho samospráva nemá vůbec co mluvit, to je správní řád maximálně jako účastník řízení. Ale bohužel rada obce stanovuje počet úředníků a tím může dosti významně ovlivnit tento výkon státní správy. Toto je například i v dopravních činnostech, kdy jsem zaznamenala už je to dlouhodobě kdy se snaží dostat třeba zkušební komisaře, aby nebyli pod obcemi, aby vznikla zvláštní instituce. Já bych řekla, že bychom se měli zabývat otázkou, zda skutečně nerozdělit výkon státní správy od samosprávy. Takhle když někdo ne zcela znalý přijde byť občanský zákoník říká, já budu trošku parafrázovat, pokud na to nemám, tak tu funkci nemám brát že chtějí zasahovat do tohoto výkonu.

A ještě jedna zajímavost.